Sljedeći klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Sonja Čikotić. Izvolite. Danas ću govoriti ovdje o demografskim promjenama. Nama hitno u Hrvatskoj treba demografska strategija koja će biti na period od 10 godina kako bi mlade obitelji mogle zasnovati svoje obitelji i kako bi znali planirati svoju obiteljsku politiku. Isto tako ne govorim ovdje samo o onim prvim pomoćima koje se daju, to su recimo pomoći pri rođenju djeteta, pa onda imamo sustav rodiljnih naknada i potpora, isto tako želim govoriti o majkama njegovateljicama. Znači i tu treba napraviti jedan određeni iskorak prema tim ženama na način da im se materijalno na određeni način povećaju im se materijalni uvjeti njima i njihovim obiteljima. Sve to čini zapravo jedan sustav koji nužan za onu zemlju koja zapravo želi demografsku revitalizaciju. Svake godine početkom školske godine imamo problem, hoće li se na vrijeme ugovoriti pomoćnici u nastavi. Imamo različite prakse od županije do županije, neke županije isplaćuju regrese, neke županije ne isplaćuju, neke isplaćuju božićnice, u nekim županijama na vrijeme krene taj proces odabira pomoćnika, a neki neka djeca svog pomoćnika ne zateknu u razredu kada krene školska godina. Mi kao država ako želimo se baviti demografskom revitalizacijom, ako nam je to zaista bitna jedna javna politika trebamo svakako imati osigurane izvore sredstava za pomoćnike u nastavi te isto tako ne svoditi njihov status na osnovu jednog pravilnika nego to trebamo riješiti zakonom koji će onda biti u ovom zakonodavnom tijelu izglasan i kako bi ti pomoćnici i ta djeca kojih je oko 4.500 imali i uživali povjerenje u sustav da sutra neće biti prepušteni sami sebi i obiteljima. Isto tako što se tiče samih rodiljnih naknada, nama je bitno da ta demografska strategija napravi jedan standard za majku i za djecu. Dosta je toga da po prebivalištu majke odnosno prebivalištu djeteta ovise njihova prava.

Ako dolazite iz neke bogate općine ili grada to će biti višestruko više. Bez te strategije koja je ključna za demografsku revitalizaciju sa ključnim mjerama mi trebamo zapravo poručiti da ne može u 555 općina i gradova biti različita cijena vrtića. Pa svi smo državljani RH. To je ono za što se MOST zalaže. Isto tako trebamo osigurati da kroz tu demografsku politiku budu uključene i druge politike, obiteljska, recimo dječji doplaci da oni ne budu 199 kuna, 249 kuna ili 299 kuna. To je jednostavno nedovoljno u ovom vremenu, to je nedovoljno da bude ozbiljno da osoba čije kućanstvo ima 534 kune po članu kućanstva može primati znači njegova obitelj za dijete 299 kuna. Znači to je granica siromaštva, to je siromaštvo, 300.000 djece u Hrvatskoj je u granici od siromaštva. Kada govorimo i o Ministarstvu demografije, ono što nedostaje Obiteljski zakon. Gdje je Obiteljski zakon? Koliko traju postupci pred centrom za socijalnu skrb, koje sve to ovlasti imaju u centrima za socijalnu skrb kako bi zapravo zaštitili prava djece kako roditelji skrbnici ne bi išli u dugotrajne postupke pred sudovima i dodatno opterećivali pravosuđe? Isto tako kada se rješava pitanje i skrbi, kada se rješava i pitanja alimentacija, imaju li stvarno ta djeca brze postupke, događaju li se ti zapravo presude, ti postupci, koliko godina im treba, a u pitanju je dječji život. Jesu li majke, samohrane majke na neki način dobrodošle u našem društvu, koje smo mi mehanizme od lokalne, regionalne zajednice osigurali da ta djeca imaju jednake prilike. Ne zalažem se i neću se zalagati da budemo svi isti, ali ću se uvijek zalagati da imamo svi jednake prilike pogotovo u obrazovanju, pogotovo u obrazovanju i u pravima socijalnim pravima. Znači, naša djeca, naše majke najviše su vrednote hrvatskog društva. Vrijeme je da imamo jednu konstruktivnu politiku koja neće pitati koliko nešto košta nego koliko je to učinkovito za naše društvo i za našu djecu koja su naša budućnost.